Je jiný v tom, že ředitel je zase odpovědný za chod té své instituce.

Zkrátka a jednoduše se uvolnilo místo pod generálním ředitelem někde na úrovni středního managementu a ministr si řekl: No, to je dobré místo pro lidovce, třeba by se někdo nenašel, tak budeme chtít to výběrové řízení udělat tak, aby se generální ředitel nemohl vzpouzet a abychom byli schopni pod něj dostat člověka, kterého si přejeme my na ministerstvu.

Tak neschopný, pane ministře, nejste. Já myslím, že jste dobře věděl, že to tak je.

Ale že k tomu podle mého hlubokého přesvědčení zneužíváte personální řešení situace ve státním podniku, to považuji za lumpárnu, za něco, co se dít nemá. Za to, že slibujete pozice svým členům v jednotlivých státních firmách to je koneckonců to, co jste před volbami silně kritizovali to považuji za věc, která je nečestná a nesportovní. Že samozřejmě pan vicepremiér Bělobrádek teď nemůže dělat nic jiného než hájit toho člověka z lidovců, protože zkrátka jsme před volbami lidovců, a že tady určitě bude plédovat za to, že pan ministr zemědělství vybral toho nejlepšího člověka, protože shodou okolností... Pan vicepremiér mi tady rovnou odpovídá, že to neví, tak já si taky nemyslím, že pan vicepremiér je tak neschopný člověk, že by nevěděl, že se lidovci někde dosazují do jednotlivých pozic. Opravdu jsem přesvědčený, že je to daleko schopnější člověk a že dobře ví, kde lidovci se hlásí do kterých výběrových řízení, jak vstupují na Ministerstvo zemědělství apod.

Shodou okolností byla velmi transparentně bez výběrového řízení za 1,9 mil. korun vybrána společnost, která organizuje výběrové řízení. Velmi transparentně byla vybrána ta, co bude transparentně vybírat. Udělejte si obrázek sami.

A pak tady mám omluvu, která pravděpodobně je platná od 11 hodin, protože je to omluva pana ministra dopravy, nového pana ministra dopravy, který mi píše, že bude v 11 hodin jmenován a od té doby se omlouvá.

To jsou tedy omluvy. A nyní má slovo pan ministr zemědělství.

Děkuji za pozornost. Všechno faktické poznámky.

Máme na to služební zákon. Vy jste to celé otočil. Já jsem se ptal, proč jste férově neřekl, proč jste vyměnil ředitele.

Já si myslím, že o tom, jestli bylo dobré rozhodnutí Ing. Krajíčka jmenovat do té funkce, jsou jeho výsledky. Jestli bude mít dobré výsledky, tak klidně řeknu, že je dobrý ředitel. To jste si zase otočil k tomu, abyste mohl tady vést nějaké politické hrátky.